Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujali za navrhovatele pan ministr zemědělství Zdeněk Nekula a zpravodajka garančního výboru, tedy výboru zemědělského, paní poslankyně Monika Oborná. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 57/4. Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. A pan ministr zájem má, proto vás požádám o ztišení a přesunutí vašich rozhovorů do předsálí! A prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně.

Návrh novely zákona o ekologickém zemědělství v rámci adaptace na výše uvedené předpisy Evropské unie jednak zavádí elektronickou databázi ekologicky chovaných zvířat, upřesňuje okruh subjektů majících povinnost registrace do systému ekologického zemědělství v rámci snížení administrativní zátěže, dále prodlužuje délku platnosti certifikátů bioproduktů v návaznosti na četnost kontrol na dva roky.

Upravuje skutkové podstaty přestupků fyzických osob, právnických osob podnikajících, fyzických osob a pověřených osob. Vzhledem k tomu, že poslední rozsáhlejší novelizace zákona o ekologickém zemědělství proběhla již v roce 2011, je třeba reagovat na poznatky z aplikační praxe. Nad rámec adaptace návrh například nahrazuje termín ekologický podnikatel v praxi již užívaným termínem ekologický zemědělec. Upřesňuje způsob označování bioproduktů certifikovaných na území České republiky vnitrostátním logem pro ekologickou produkci. Umožní zveřejnění vzoru žádosti o registraci v systému ekologického zemědělství na internetových stránkách ministerstva.